Já osobně Andreji Babišovi nevěřím, proto mu a jeho vládě dnes důvěru dát nemohu. Jsem přesvědčená, že hodnoty, jako je pravda, čest, morálka, nejsou mrtvé.

Nenechám se přitom odradit ani tím, že pro téměř 30 procent voličů možná nehrály až takovou roli. Nenechám se odradit tím, že už možná pro některé nejsou v módě. Svou důvěru této vládě stejně jako všichni ostatní poslanci TOP 09 nedám. Zvažte, zda jste schopni vy, každý sám za sebe, ji s čistým svědomím dát a také vzít za to svůj díl odpovědnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Z dnešního jednání v době od 16 do 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický.

Dobré odpoledne.

Obdrželi jsme procedurální návrh, který budeme hlasovat bezprostředně.

Ano, je to jasné. Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Tak, já myslím, že doba byla dostatečná, takže můžeme přistoupit k hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti návrhu? Hlasování číslo 4, přihlášeno 143 poslanců, pro návrh 54, proti 60. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat dále. Pane poslanče, máte slovo. Já prosím všechny paní poslankyně a pány poslance o klid v jednacím sále. Slovo má pouze pan poslanec Marian Jurečka. Pane poslanče, prosím, pokračujte ve svém vystoupení. Děkuji za pozornost.

My jsme tady poslanci a máme každý stejný mandát, který tady máme vykonávat.

A dovolím si stručný komentář.

Takže si toho vážím. Nicméně fakticky. Mluvil o tom, že 80 procent komunálních politiků, kteří jsou obviněni z nějakých pochybností u čerpání dotačních titulů, že tato obvinění jsou u soudu stažena nebo neprokázána.

Dovolím si tady odcitovat jeden velice silný výrok jednoho významného českého politika posledních dvaceti let.